Včely. Normálně jim vzali peníze. Zahrádkáři, ti jsou šťastní, že jsem tady prosadil ten zahrádkářský zákon. Takže je potřeba i tady se jich zeptat. Byl tam nějaký politický náměstek z Ministerstva zemědělství a paní Kovářová také. Ale oni na ně zkrátka kašlou. Takže my jsme měli jiný přístup.

A bohužel jsme v tom nemohli pokračovat. A měli jsme samozřejmě vždycky na paměti naše důchodce, matky samoživitelky a zdravotně postižené občany.

Za našich vlád jsme proto důchody zvyšovali, aby naši senioři měli důstojný život, a to byla naše priorita. A mimochodem, tahle vláda nemá žádné číslo v tom programu. Já mám rád čísla. Není tam nic. Takže nám záleží na tom, aby naši senioři měli důstojný život.

A toto všechno skončilo a samozřejmě je to špatně. My jsme splnili naše sliby vůči důchodcům za naší vlády, a protože tahle vláda vlastně ten hlavní nepřítel je naše vláda, tak všechno, co my jsme dělali, tak oni se snaží to likvidovat.

Nedostupné léky a tak dále.

A tato vláda zkrátka nemá nic.

A zavedli jsme to výchovné.